Děkuji za slovo.

Takže těchto letišť se to bude týkat.

Takže já jenom doporučuji. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Jako první je přihlášen s přednostním právem pan poslanec Marek Černoch a ostatní podle svých elektronických přihlášek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré páteční odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi komentář k důvodové zprávě k zákonu o ochraně státních hranic. Cituji: Hlavní principy navrhované právní úpravy a odůvodnění její nezbytnosti. Navrhovaný zákon vychází z unijní úpravy představované schengenským hraničním kodexem. Tuto unijní úpravu navrhovaný zákon pouze doplňuje a specifikuje v oblastech, v nichž je pro vnitrostátní právní úpravu ponechán prostor. Nově navrhovaná úprava tak odstraňuje stávající duplicity mezi vnitrostátními a unijními předpisy v oblasti ochrany hranic. Obdobně navrhovaný zákon neobsahuje oprávnění Policie České republiky, která vyplývají přímo ze zákona o policii. Vzhledem ke své komplementární povaze tak návrh zákona obsahuje souhrn více či méně izolovaných ustanovení, která je vždy nutné vykládat ve vazbě na unijní úpravu, to jest především na schengenský hraniční kodex. A nyní vás poprosím o pozornost. Koncepčně návrh vychází z existence vnějších hranic České republiky toliko na mezinárodních letištích. Ochrana pozemní hranice je tak pouze upravena opakuji, pouze upravena pro případ takzvaného dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. Návrh představuje kvalitativní změnu předmětné právní úpravy, která spočívá v jejím zjednodušení, modernizaci a přizpůsobení nyní již pevnému a dlouhodobému zakotvení České republiky a sousedních států v schengenském prostoru. Dámy a pánové, Úsvit národní koalice odmítá tuto novelu a učiníme vše pro to, aby tento návrh byl vrácen Ministerstvu vnitra k zásadnímu a rychlému přepracování. Na první pohled by se mohlo zdát, že bychom měli podpořit normu, která řeší takzvané dočasné zavedení ochrany vnitřních hranic, neboť Úsvit po koalici marně žádá ochranu státních hranic již od léta. Ale to by byla velká chyba. Vláda provádí kosmetické úpravy zákona o ochraně státní hranice v době, kdy my potřebujeme zásadní koncepční a ucelené řešení této problematiky. V důvodové zprávě se hovoří o tom, že návrh představuje kvalitativní změnu předmětné právní úpravy, která spočívá v jejím zjednodušení, modernizaci a přizpůsobení nyní již pevnému a dlouhodobému zakotvení České republiky a sousedních států v schengenském prostoru. Vy jste si opravdu nevšimli, že Brusel není schopen donutit Řecko a Itálii k tomu, aby reálně existovala vnější hranice Evropské unie? Je opravdu tak složité si všimnout, že tak, jak to trefně pojmenoval pan prezident, Brusel kopíruje dekadentní fázi zániku říše Římské, kdy raději ustoupí vydírání Turecka a dá miliardy jako výkupné obdobně jako říše Římská si kupovala barbary? Brusel přiznává, že když do Evropy tento rok přišlo více než milion imigrantů, tak během příštího roku to má být až trojnásobek, tedy tři miliony imigrantů, a během dalších let nás čekají obdobná čísla. V této situaci koalice předkládá novelu zákona o státních hranicích, kde přímo v důvodové zprávě stojí, že koncepčně návrh vychází z existence vnější hranice České republiky toliko na mezinárodních letištích. Je to skandální! Ve středu jsme při schvalování státního rozpočtu žádali tři miliardy na zřízení pohraniční policie a pět miliard na elektronická zařízení, která by monitorovala pohyb imigrantů jak na zelené čáře, tak na hraničních přechodech. Naše návrhy byly smeteny ze stolu, a alespoň doufáme ve slova ministra financí pana Babiše, který při přípravě státního rozpočtu tvrdil, že v rozpočtu je na řešení imigrační krize čtyřmiliardová rezerva. Schválení státního rozpočtu je pro zemi nutností, jeho neschválení by bylo hazardem, ale povolit vám pouze kosmetickou novelu ochrany státní hranice by byla neodpustitelná chyba. Abych byl nejenom kritický, jako dopravní pilot vítám úpravu ohlašování letů na letištích bez stálé přítomnosti ředitelství služby cizinecké policie. Úsvit ale jednoznačně podporuje správní trestání v oblasti ochrany hranic. Opětně však chybí to nejzásadnější a to je otázka zpřísnění azylové politiky dle návrhu Úsvitu, které jste nám během podzimu též zamítli. Myslím tím především zamítnutí azylu pro osoby, které nelegálně překročí státní hranice. Děkuji panu poslanci Marku Černochovi. Dál v rozpravě pan poslanec Martin Lank.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já bych rád podpořil předsedu našeho poslaneckého klubu Marka Černocha a požádal vás o podporu našeho návrhu na zamítnutí novely zákona o ochraně státní hranice. Já jsem členem bezpečnostního výboru Sněmovny a společně se svým kolegou Davidem Kádnerem, předsedou výboru pro obranu, jsme už v září tohoto roku uspořádali seminář k tématu ochrany státní hranice. Na tomto semináři byli přítomni zástupci ministerstva financí, vnitra i obrany. Byli zde zástupci českého zbrojního průmyslu.

Zástupci Generálního štábu na tomto semináři také zdůraznili, že není možná dlouhodobá ochrana státních hranic armádou bez toho, aby se omezilo plnění ostatních úkolů, například vůči NATO. Prostě zaznělo podle mého názoru vše, aby každý, kdo má zbytky zdravého rozumu, věděl, že republika musí rychle postavit pohraniční policii, nebo chceteli jinak, zásadním způsobem rozšířit cizineckou policii a rychle investovat do technologií k ochraně státních hranic.

V listopadu, protože vláda výzvu pana prezidenta ignorovala, nám už nezbylo než holt demonstrovat s panem prezidentem na Albertově. Je smutné, že pan premiér Sobotka od té doby akorát okopává pana prezidenta s tím, kdo byl na Albertově, místo toho, aby se řešilo, proč tam ti lidé vlastně byli a co požadovali. Je začátek prosince a tento týden jsme bohužel dokončili smutný neúspěšný boj o podobu státního rozpočtu. Znovu při třetím čtení jsme apelovali na to, co jsme říkali v září na našem semináři, při prvním i druhém čtení projednávání státního rozpočtu, co jsme říkali před Strakovou akademií při zasedání Bezpečnostní rady státu, co zaznělo na Albertově. Prosíme, vážená koalice, koncepčně řešte ochranu státní hranice. Dámy a pánové, ve středu si koalice odhlasovala státní rozpočet bez vyčlenění prostředků na ochranu státních hranic. No a dneska tady máme novelu zákona o státní hranici, která říká: Koncepčně návrh vychází z existence vnějších hranic České republiky toliko na mezinárodních letištích, jak už tady zaznělo.